Už jsem také slyšel, že to je odplata za kritizovanou cestu místopředsedy Poslanecké sněmovny Filipa do Moskvy. Je to sice nesmysl, ale pokud někdo chce tyto dvě zahraniční cesty srovnávat, tak budiž. Cesta místopředsedy Filipa do Moskvy stála 40 tis. korun a výstupem z ní je potvrzení několika bilaterálních smluv mezi Českou republikou a Ruskou federací v řádech 2 mld. korun, a to pro české podnikatele, pro české dělníky. Tyto skutečnosti si můžete ověřit u ministra průmyslu a obchodu. K druhé zahraniční cestě, jejím výsledkům a nákladům, se nyní vyjádřím a vy můžete klidně srovnávat. Mně osobně jde primárně o to, že vláda některé věci nazývá jinak, než to ve skutečnosti je, a že z obyčejných lidí včetně nás zde ve Sněmovně dělá s prominutím blbce. V písemné interpelaci ze dne 11. prosince 2014 jsem požádal pana premiéra o informace o zahraniční pracovní cestě do Velké Británie a Severního Irska, kdy jeho odpověď je zcela nedostatečná a některé odpovědi na mé otázky dokonce zcela chybí.

Následuje výčet zúčastněných osob, který však není úplný.

Nevím, zda letěli sami, ale podle mých informací ve vládním speciálu seděli. Dále mi sdělujete, že při této příležitosti uskutečnil místopředseda vlády bilaterální jednání, pardon, bilaterální konzultaci s britským ministrem pro vysoké školství, vědu, výzkum a inovace panem Clarkem, kdy tématem jednání s britskými partnery bylo především prohloubení spolupráce na poli vědy, výzkumu a inovací, a to jak v rovině bilaterální, tak celoevropské. Vážený pane premiére, jiné zdroje uvádějí, že schůzky s Pavlem Bělobrádkem se za Spojené království zúčastnil náměstek ministra Nick Boles.

Není mi zřejmé, proč jste ve své odpovědi náměstka Clarka povýšil na ministra. Podle těchto nesouladů mezi tvrzením a pravdou se také naskýtá otázka, proč se pracovního jednání nezúčastnil za českou stranu také zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Šlo přece o vysoké školství. Vážený pane premiére, z vaší odpovědi je zřejmé, že za vládu se této delegace účastnili pouze pan místopředseda Pavel Bělobrádek a ministr kultury Daniel Herman. Chtěl bych připomenout, že vláda svým usnesením schválila uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace ve Spojeném království. Vy ve své odpovědi uvádíte, že ostatní členové tvořili nezbytný doprovod pro zajištění úspěšnosti jednání pana místopředsedy vlády.

Jak a čím oni přispěli k úspěšnosti jednání místopředsedy vlády? Vážený pane premiére, ve vaší odpovědi a z dalších veřejně známých skutečností je zřejmé, že více než o pracovní návštěvu místopředsedy vlády se spíše jednalo o výlet do Londýna a Oxfordu při příležitosti 25. výročí sametové revoluce. Nic proti tomu, ale tak jste to také měli nazvat a ne mlžit, že se jedná o pracovní návštěvu místopředsedy vlády atd.

Proč? Protože si tady určitá skupina lidí za peníze daňových poplatníků udělala výlet, a aby tam nebyli jen v pěti nebo v šesti, tak si s sebou vzali i komparz. Samostatnou kapitolou jsou náklady na tento výlet.

Do této sumy zřejmě nejsou započítány náklady na dopravu vládním speciálem.

A to jsem při zemi. Můžete se zeptat některých odborníků, kteří s tím mají zkušenosti. Mohl bych jmenovat např. kolegu poslance Marka Černocha.

Osobně si však myslím, že tyto náklady se pohybovaly v řádech nejméně 600 000 korun.